Kolegyně a kolegové, omlouvám se, ale nebyl jsem upozorněn a byl jsem na tiskové konferenci s premiérem.

Tento návrh byl Poslanecké sněmovně vrácen Senátem ve znění jím přijatých pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je do předloženého tisku začlenit novelu zákona o spotřebních daních, která opětovně zavádí daňové zvýhodnění takzvané zelené nafty.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane vicepremiére.

Máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Pouze chci sdělit stanovisko své jako zpravodaje sněmovního, které je souhlasné s tím, co nám vrátil zpátky Senát. Děkuji. Pan poslanec Radek Vondráček? Máte slovo. Děkuji. Otevírám rozpravu a v rozpravě jako první vystoupí pan senátor Karel Korytář. Dále se potom připraví pan poslanec Okamura, který je řádně přihlášen. Máte slovo, pane senátore.

Nyní, jak jsem řekl, řádně přihlášený do diskuse je pan poslanec Okamura. Po něm s přednostním právem pan poslanec Fiala a poté pan poslanec Stanjura. Máte slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, no tak samozřejmě když jsem se díval na tento tisk, tak nelze být proti snížení spotřební daně pro zemědělce, tedy takzvanou zelenou naftu. Na rozdíl od pana premiéra ale stejně jako mnozí kolegové ze stran vládní koalice, jak se ukázalo v hlasování v červnu, jsme přesvědčeni, a to i spolu s mnohými ekonomickými odborníky, že tu takzvanou zelenou, to znamená lacinější naftu, by si zasloužili nejen zemědělci, ale všichni podnikatelé, firmy, živnostníci a občané. Hnutí Úsvit samozřejmě trvá na tom, že jsme hlasovali pro snížení ceny nafty a benzinu pro všechny občany České republiky. A jak víte, toto naše hlasování bylo vzápětí vládní koalicí přehlasováno. V poměru k českému spotřebnímu koši, k reálné kupní síle, je cena pohonných hmot v naší zemi vysoká, a to i v porovnání s některými sousedními zeměmi. Srovnávat nominální ceny s Rakouskem či Německem opravdu nemá smysl, protože výdělky firem i občanů jsou tam v úplně jiné lize než u nás v České republice. A každý přitom ví, že vysoká spotřební daň z pohonných hmot každodenně zdražuje vše, po čem spotřebitel, důchodce nebo živnostník sáhne. Musím se také znovu ohradit, a to jsem chtěl zdůraznit, proti stylu a způsobu, jakým tento zákon projednává a tlačí Poslanecká sněmovna a nyní i Senát. Někdejší kritici přílepků dnes bez rozpaků přílepkují. A samozřejmě ti, kdo si dříve, a oprávněně, stěžovali u Ústavního soudu na porušování sněmovních procedur, je dnes sami ohýbají podle svých potřeb.